Ale to je bokem. Já jsem si nechal zjistit ty okolnosti a vůbec to srovnání nesedí.

Za druhé, inspekce Ministerstva vnitra nebyla žádným bezpečnostním sborem, natož nezávislým, jako je dneska. Hlavním důvodem odvolání bylo, že Inspekce ministra vnitra nadužívala odposlechy telekomunikačního provozu, pane premiére. Důvodem bylo, že tato inspekce nadužívala odposlechy telekomunikačního provozu, neboli zneužívala odposlechy.

Tento člověk v té funkci upozornil dopisem do Poslanecké sněmovny, že Inspekce ministra vnitra pod vedením tehdejšího šéfa této inspekce nadužívala nebo zneužívala, on použil slovo nadužívala, já to interpretuji jako zneužívala odposlechy.

Tak když už používáme příklady z minulosti, tak si také řekněme, kdo to je. Ten byl ve funkci předtím a my jsme přišli do té vlády po osmi letech v opozici a taky ten pan plukovník ještě roky v té funkci vydržel za dalších vlád. Úplně přesně nevím, jak dlouho v té funkci byl.

My zásadně neříkáme, který ministr co udělal špatně. My se bavíme o tom, že vláda bez důvěry má být velmi zdrženlivá.